Já jsem také pro to, abychom to vrátili do druhého čtení. A pokud druhé čtení, to vrácení do druhého čtení, nebude prohlasováno, paní předsedající, tak bych byl rád, abychom hlasovali o přerušení tohoto bodu do 30. června roku 2023, abychom panu ministrovi za Piráty dali možnost přesvědčit odborné garanty, odborné instituce, vlastně celou společnost, že tato agentura má smysl, a možná v tom zákoně udělat i nějaké úpravy. Děkuji vám.

Zaznamenal jsem jednu věc otázka týkající se zaměstnanců, kteří pracují na projektech financovaných z EU.

My jsme zveřejnili ta kritéria a je to trošku nestandardní, kdy na jednu stranu zaznívá spousta dezinformací o té agentuře, a i přesto se ozývají lidé z profesního světa, kteří by měli zájem se do výběrového řízení přihlásit. Ohledně Svazu měst a obcí České republiky já vím, že to byla nějaká iniciativa, o které hovořila paní Vladyková, nicméně jsme odpověděli panu Luklovi, který byl pod tím dopisem podepsán, že vychází z nepřesných informací. Informace jsme mu tam doplnili a věřím, že to dostali všichni předsedové poslaneckých klubů.

Na první schůzce byl přítomen ministr Rakušan, na druhé jeho lidé v zastoupení, i třeba poslanec Kolařík. A ty věci odbavujeme, odborářům jsem odpověděl i na dopisy, které už podle mě mířily úplně mimo oblast české digitalizace a restrukturalizace řízení, když jsem byl odkazován na to, ať se setkám se zástupci KSkovo a dalších odborových svazů.

Někteří jsou pod služebním zákonem, někteří jsou pod klasickým zákoníkem práce i v agentuře podle typu toho, co ti lidé budou vykonávat, tak je to nějaký mix. Není to tak. Já jsem na společném jednání už vyzýval, ale nemyslím si, že by nebyla věc, která by směrem k zaměstnancům nezazněla. Ohledně projektové dokumentace: já jsem člověk žijící výrazně v digitálním světě, i když občas vidíte, že i ty návrhy zákonů tady mám pro jistotu i v tištěné podobě. Ta projektová dokumentace má stovky a tisíce stran včetně transformačních maticí, včetně náplní práce. My jsme na tom projektu pracovali zhruba 8\ měsíců velmi intenzivně, asi osmdesát lidí se na tom podílelo.